Já netvrdím, že všichni jsou proti, pochopitelně, to ani není možné.

Ten dopis jste, předpokládám, všichni dostali. Myslím si, že jít a schvalovat normu, o které vím a já jsem o tom přesvědčen , že není dobrá a že bude potřebovat v nejbližší době novelu, nepovažuji za správné. Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nicméně i na základě toho, co tady bylo řečeno mým předřečníkem, a vůbec co teď občas zaznívá okolo tohoto zákona, tak bych přece jenom chtěl aspoň maličko říct něco na jeho obhajobu.

Koneckonců i teď přítomnost ve sněmovně mi asi dává za pravdu, že to není téma, které by nějak hýbalo společností.

Ta jsou pochopitelně dražší. Takže my tomu vlastníkovi dáváme nějakou povinnost, ale už mu neříkáme, kde na to má vzít. Dneska nově ten zákon umožní to, že stát bude moci nějakým způsobem případně tyto zvýšené náklady kompenzovat.

I toto nově zákon odstraňuje.

Dalších nových věcí je tam celá řada.

To si myslím, že je zcela v pořádku, že to nemůže dělat jen tak někdo.

Já asi dál nebudu zdržovat, nicméně musím reagovat na ten příklad kolegy poslance Adámka teď s tím vyvlastněním.

To jsou prostě jen takové zkratky, kterými chceme spíš lidi strašit, a málokdo si to ověří.

Já vám také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Nina Nováková a připraví se paní poslankyně Hubáčková. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ještě dnešního rána jsme dostali další vyjádření tady zmíněné Hospodářské komory. Já si dovolím, ačkoliv v mnohých věcech nesouhlasím s tím, co říkal pan poslanec Junek vaším prostřednictvím, pane předsedající, ani vaším prostřednictvím, pane předsedající, co říkal pan poslanec Adámek, přesto jsem mírně optimističtější než asi většina z vás.

A já na rozdíl od některých jiných si nemyslím, že se změnil k horšímu.